Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sjednicu sa: - Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu Podnositelj izvješća je glavni državni revizor na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje i sada će predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje, izvolite. Gospodin Ivan Klešić, glavni državni revizor, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, Hrvatskom saboru dostavljeno je izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu. Kao što vam je poznato, poslovi ureda, vrste revizije, subjekti, predmeti revizije utvrđuje se godišnjim programom i planom rada. Programom i planom rada za 2017. revizijom su bili obuhvaćeni svi subjekti za koje je Zakonom Državnog ureda za reviziju, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisana obveza obavljanja revizije svake godine a to su Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna RH za 2016. godinu te političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Druge revizije planirane su isključivo na temelju zakonom utvrđenih kriterija. Što smo obavili u ovom izvještajnom razdoblju? Završili smo sve planirane revizije osim revizije učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koje su u tijeku. Izvješća o obavljenim revizijama dostavljena su Hrvatskom saboru a u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljene su i na mrežnim stranicama Ureda. Dakle, tijekom 2017. godine obavili smo 291 reviziju, od toga 268 financijskih revizija i 23 revizije učinkovitosti. Financijskim revizijama su obuhvaćeni državni proračun i 27 njegovih korisnika, 82 proračuna lokalnih jedinica, 89 vatrogasnih zajednica, 20 županijskih uprava za ceste, 3 druga subjekta, 35 političkih stranaka, 8 nezavisnih zastupnika i 3 člana predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Za njih je izraženo 111 bezuvjetnih, 149 uvjetnih, 6 nepovoljnih i 2 suzdržana mišljenja. O godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna za 2016. godinu izraženo je uvjetno mišljenje a o financijskim izvještajima i poslovanju korisnika državnog proračuna, 7 bezuvjetnih, 18 uvjetnih te 2 nepovoljna mišljenja. Najčešće nepravilnosti koje su utvrđene, utvrđene su u planiranju, računovodstvenom poslovanju i financijskom izvješćivanju, korištenju imovine, ostvarenju prihoda i potraživanja, rashoda, obveza te u postupcima javne nabave. Za proračune lokalnih jedinica izražena su 24 bezuvjetna mišljenja, 56 uvjetnih i 2 nepovoljna. Revizijom su utvrđene nepravilnosti u gotovo istim područjima kao i kod korisnika državnog proračuna. Nadalje, revizijom smo tijekom prošle godine obuhvatili i 89 vatrogasnih organizacija, 20 županijskih uprava za ceste, 3 druga subjekta. O njihovim financijskim izvještajima i poslovanju izraženo je 48 bezuvjetnih, 61 uvjetno, 1 nepovoljno i 2 suzdržana mišljenja. Dozvolite mi da vas podsjetim, tijekom protekle godine ovaj Visoki dom raspravljao je i prihvatio izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji vatrogasnih organizacija i izvješća o županijskim upravama za ceste. Kao što već prije naglasio, Ured je u ovom izvještajnom razdoblju obavio i 23 revizije učinkovitosti kojima je obuhvaćeno 196 subjekata. Za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište te na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije ocijenjeno je da je bilo djelomično učinkovito. Ono što bih ovdje želio naglasiti i što smatramo velikim doprinosom Ureda je to da je naše primjedbe i prijedloge Ministarstvo poljoprivrede ugradilo u Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen u veljači ove godine u ovom Visokom domu. Za javnu nabavu Ured je ocijenio da je u 2 društva bilo učinkovita u Hrvatskoj lutriji i Zračnoj luci Split. Javna nabava u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe bila je učinkovita pri čemu su potrebna određena poboljšanja a u 3 društva nije bilo učinkovito te su potrebna značajna poboljšanja, u Croatia Airlinesu, Hrvatskim šumama i Jadroplovu. Provedba programa energetske obnove zgrada javnog sektora u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, ocjenjeno je kao djelomično učinkovito. Upravljanje pomorskim dobrom na području RH u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te na području Istarske i Splitsko-dalmatinske županije, bilo je djelomično učinkovito dok je na području Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Zadarske županije bilo učinkovito pri čemu su potrebna određena poboljšanja. U svom očitovanju na naše izvješće, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture navelo je da se aktivno radi na izradi novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama čijim donošenjem se planiraju provesti nalozi i preporuke Državnog ureda za reviziju. Za utjecaj programske inicijative ... [[Govornik se ne razumije.]] na podnesene projekte prijedloga RH za sufinanciranje iz fondova EU Ured je ocijenio da je djelomično učinkovit. O tome smo imali i raspravu ovdje u ovom visokom domu sa predstavnikom iz Europskog revizijskog suda. I o ovom Izvješću se raspravljalo i prihvaćeno je u 2017. godini u ožujku ove godine na zajedničkoj sjednici triju odbora – Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, Odbora za regionalni razvoj i fondove EU i Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Predstavljeno je objedinjeno izvješće o koordiniranoj reviziji zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama koje su zajednički sastavili Europski revizorski sud, državni uredi za reviziju RH i Republike Poljske. Osim navedeni revizija, Ured je u ovom izvještajnom razdoblju obavio i 31 provjeru provedbe preporuka danih u revizijama, učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica revizijama učinkovitosti ekonomske opravdanosti razlika u cijenama komunalnih javnih usluga, te revizijama učinkovitosti javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu RH. Postupci provjere provedbe naloga i preporuka obavljeni su i u okviru financijskih revizija. Od ukupno 2746 danih naloga i preporuka, provjerama je utvrđeno da 879 naloga i preporuka ili 31,8% nije provedeno. Nadalje, obavili smo i 96 uvida u financijske izvještaje za 51 izvanparlamentarnu političku stranku i 45 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, kao i ranijih godina i tijekom 2017. godine Ured je surađivao prije, u tijeku i nakon obavljene revizije sa pravosudnim i drugim državnim tijelima.

Za potrebe obavljanja revizije Ured je surađivao i sa Državnim izbornim povjerenstvom. Značajna je i međunarodna suradnja našeg Ureda koji ... [[Govornik se ne razumije.]] kroz razmjenu stavova, iskustava i stručnu literature sa ciljem ujednačavanja metodologije rada, te praćenja suvremenim pravaca razvoja revizijske profesije u svijetu. Posebno bih istaknu suradnju s Europskim revizijskim sudom i vrhovnim revizijskim institucijama europskih zemalja s dugom tradicijom i velikim iskustvom u poslu koji mi radimo. Ured je od 2014. do 2016. sa vrhovnom revizijskom institucijom Izraela imao status revizora EUROSAI-a, europskog ogranka međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, a na posljednjem kongresu EUROSAI-a u Istanbulu ponovno smo izabrani na tu funkciju za razdoblje od 3 godine koju ćemo obnašati sa kolegama iz Bugarske, što je nesumnjivo veliko priznanje ako vam kažem da od 39 zemalja nazočnih u Istanbulu, 37 je tajnim glasovanjem glasalo za nas. Dakle, jedno veliko povjerenje koje smo dobili od naših kolega revizora s područja cijele EU. Također, Ured je izabran za domaćina godišnjeg sastanka kontaktnog odbora EU u 2018. godini koji će se održati u listopadu kojeg čine čelnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU i Europskog revizorskog suda. Taj izuzetno važan sastanak na kojem će sudjelovati predstavnici najviših europskih institucija kao što su europski parlament i Europska komisija, održati će u listopadu ove godine u Dubrovniku. U protekloj godini provedeno je niz aktivnosti u vezi sa Twinning projektom i jačanje kapaciteta vanjske revizije koju radimo u Republici Albaniji koji Ured od svibnja 2016. provodi s vrhovnom revizijskom institucijom Poljske. Osim toga, koncem protekle godine Ured je s vrhovnom revizijskom institucijom Bugarske započeo provedbu Twinnig projekta za jačanje kapaciteta vrhovne revizijske institucije Republike Makedonije za obavljanje svih poslova u našem uredu u nekoliko riječi kojeg čine središnji ured i 20 područnih ureda koji se nalaze u sjedištima naših županija. Sistematizirana su 343 radna mjesta, a koncem travnja 2018. imamo popunjeno 288 radnih mjesta, od navedenog broja 238 zaposlenika obavlja poslove revizije što nam je izuzetno važno jer nam je veliki broj ljudi otišao u mirovinu. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na pozornosti. Na njegovo izlaganje imamo 4 replike. Kolega Podolnjak izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ravnatelju Državnog ureda za reviziju, zahvaljujemo na vašem izlaganju. Dozvolite vrlo kratko. Vi ste u izvješću naveli da ste imali 268 izvješća o reviziji za 2017. godinu. Najveći broj uvjetnih ocjena koje ste dali, to je nešto što se kontinuirano ponavlja godinama, pretežiti je broj uvjetnih ocjena, vrlo mali broj nepovoljnih. Dakle, pitanje je što to konkretno znači kad mi zapravo očito kroz više godina uočavate zapravo jednako nekvalitetno rad, gospodarenje javnim novcem, javne nabave i sve ostalo što vam je predmet nadzora. Ne vidimo pomake u kvaliteti nego zapravo kontinuirano jednako loše rezultate koji se provlače svih ovih godina izvješća. Poštovani uvaženi zastupniče Podolnjak, potpuno ste u pravu.

Temeljnog tog nacionalnog programa reformi, koji se treba provesti, između ostalog će ići izmjene i dopune Zakona o Državnom uredu za reviziju RH. U izmjenama i dopunama Zakona o Državnom uredu za reviziju jedno od segmenata važnog što je tražila Europska komisije, Vijeće, Komisija biti će upravo sankcioniranje onih koji neće provoditi naloge i preporuke Državnog ureda za reviziju. Tu je rješenje za ovo što ste vi rekli.

Hvala potpredsjedniče, gospodine Klešić, dugi niz godina ste, sa svojim timom radite taj posao i ovdje vidimo u izvješću da nisu obuhvaćeni MISVI, JLS, niti svi subjekti koje kontrolirate. Mene samo zanima vaše osobno mišljenje temeljem iskustva i dugi niz godina provedenih revizija, da li su trendovi ka poboljšanju ili ka stagnaciji. Naime, kada se pogleda i obrazloženje uvjetnih mišljenja i bezuvjetnih i ostalih, naprosto teško je, nemati dojam, da nema pomaka u pozitivnom smislu. Pa evo, čisto me znanima vaše mišljenje službeni stav, da li u onom području gdje obavljate reviziju, da li vidite da li su pozitivni trendovi ili stojimo na mjestu, ajmo tako jednostavnim rječnikom reći. Poštovani gospodine zastupniče Batinić, osobno smatram da je Državni ureda za reviziju puno učinjeno da se situacija poboljša. I mislim da iz godinu u godinu je to sve bolje. Provođenjem, kada se provede nacionalni program reforme, kada se izmjeni Zakon o Državni reviziji, siguran sam da će se to poboljšati u apsolutno najmanje 50%, jer će se uvoditi sankcioniranje onih koji to neće provoditi, ali sankcioniranje u materijalnom smislu, platiti će se velike kazne. I onda znate vi, kako to obično biva. Naša neodgovornost je naša neodgovornost, ali kada se malo dotakne džep, onda je to nešto drugačije. Hvala kolega Klešić, gospodine Klešić, Ovo izvješće nije trebalo danas doći iznenada na dnevni red i na taj način je vaš rad i vaše aktivnosti, koje se podrazumijeva da ste alat vlade u kontroli javnog trošenja novca, da nije trebalo na ovaj način ići. Je, vi kontrolirate, da li je javni novac, da li su sve aktivnosti provedene u skladu sa zakonom, u tim institucijama koje kontrolirate. Čestitam vam na tome i na sveobuhvatnom izvješću.

Uvaženi zastupniče, ako ipak mogu malo ispraviti, mi smo Državni ured za reviziju, je

Dakle, što se tiče nas ja sam siguran da ćemo u ovom dijelu, s obzirom da smo osnažili malo s naše redove, u smislu što nam je 29 ljudi otišlo u mirovinu, iskusnih revizora, to je gotovo nenadoknadivo. Tko radi u ovom poslu, zna, to je izuzetno kompleksan i težak posao i stručan. Tako da mlade ljude koje smo zaposlili, su izuzetno kvalitetni, ali treba vremena da oni mogu sami obavljati poslove revizije. Stoga vjerujem, da dani koji dolaze, a ja sam ovdje 2011. g. za ovom govornicom rekao kojim ćemo smjerom ured ići i mi tim smjerom idemo i mislim da je to jako uspješno i za naš ured i za RH. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Klesić, moja je replika na kraju ove misli koju ste vi sad rekli.

Dakle, uvijek treba biti nekako raspored iskusnijih ljudi, ja neću reći starijih jer bi to bilo uvredljivo za bilo koga, ali iskusnijih i mladih. Kako postati, na način da mladim ljudima postane to interesantno, da skupljaju iskustva, jedino tako, sva ova pitanja prethodnika koja su postavili ćete moći odgovoriti. Jednog dana neće imati tko raditi taj posao.

Uvažena zastupnice Mrak Taritaš, vi uvijek pratite naš rad i mi to vidimo da vi to pratite i sve ste u pravu što ste izrekli. To je problem koji ured ima, na koji sam ja ovdje ukazivao, ali nažalost, nismo naišli rekao bih, na jedan pozitivan odgovor, da se nama i osiguraju sredstava da možemo zapošljavati nove ljude. Tek je, kada je Europska komisija tražila nacionalni program reformi 2015. g. tražila je da se ojača Državni ured za reviziju, radi pojačanje kontrole rashodovne strane državnog proračuna, ali na način zapošljavanja novih kadrova. Mi to radimo u zadnje 3 g. i zadovoljan sam s time, mi smo zadovoljni s time, jer mladi ljudi koji smo dobili su izvanredni. Govore strane jezike, vrijedni su, pošteni, super, ali treba vremena. Mi nismo zapustili taj dio. I druga stvar koja je jako važna, to je naš proračun. mi moramo reći, ja to moram reći kao glavni državni revizor u ovom Visokom domu, 92% proračuna Državnog ureda za reviziju odlazi na plaće. Ja vas molim tko malo zna o financijama, materijalni i režijski troškovi ureda, mi imamo 20 područnih ureda u županijskim centrima, mi nemamo novaca za edukaciju ljudi. Na koji način educiramo ljude? Pa ja bih volio da vi dođete i da to vidite da moji pomoćnici obrađuju pojedine teme i onda educiraju naše načelnike pa načelnici pročelnike, pa pročelnike … a morate priznati da je to teško.

potpredsjedniče. Poštovane kolege i kolegice, poštovani državni revizore sa suradnicima.

Da je od toga revizija učinkovitosti bilo 23 što je jako važno napomenuti da su to vrlo kvalitetne usporedni podaci koji se mogu onda iščitati i usporediti iz svih dijelova Hrvatske. Dakle jako je važno i ono što smo govorili zajedno sa kolegama iz Makedonije gdje su tj. sublimirane vaše revizije daju zaista kvalitetni presjek poslovanja, ali se isto tako vide određeni napredci kod onih subjekata koji zaista poštuju vaše preporuke i to je više nego očito. Ono što bi još kod same revizije učinkovitosti važno u ovom prethodnom razdoblju je važna javna nabava u društvima čiji je osnivač Vlada RH. Isto tako ovo što su kolege spomenule, gospodarenje poljoprivrednim zemljištem koje je jako važno i što se poduzima u postupcima same naplate. Ali ono što treba dakako i spomenuti je upravljanje pomorskim dobrom koji je isto jedan važan naš resurs o kojemu treba itekako posebno voditi računa. Mi smo na samom odboru zaključili da je obuhvat poslova i značaj ove službe vrlo važan i vrlo kvalitetan i nakon rasprave se jednoglasno predložilo da ovakvo izvješće bude podržano u Hrvatskom saboru. U ime kluba zastupnika prvi je kolega Miro Bulj iz Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnice i zastupnici, uvaženi ravnatelju glavni državni revizoru gospodine Krešić sa svojim suradnicima. Činjenica je da smo danas iznenada dobili ovo Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017., nije bilo u planu u dnevnom redu. razloge možemo navoditi jel u izvješću se navode brojne nepravilnosti, izvješće je odlično, ali svake godine iste brojne nepravilnosti, onda je moguće da su vladajući odlučili da ova točka prođe ispod radara kao i redovito što rade jer vaš rad i trud koji je uložen je puno bitnije da se ne prikaže javnosti u stvarnosti onako kao što je. Pa primjer iz vaših dobrih izvješća revizorskih tj. vašega rada je recimo pitanje brodogradnje jer brodogradilišta Split gdje ste godinama upozoravali prije ovoga izvješća da se nenamjenski troše sredstva za brodogradnju. To ste upozoravali ministarstva, sve institucije, međutim nitko ništa nije poduzeo i naravno da se taj glas bolje da se ne čuje. Jel ovo vaš trud, rad, vaše zalaganje koje ćemo mi raspravljati iz godine u godinu šta se manje čuje to za Vladu bolje jel ovdje se govori kako se radi sa javnim, … sa javnim novcem, sa javnom imovinom. Kada govorimo o javnoj imovini da govorimo o dobrima kao što je pomorsko dobro, poljoprivredno zemljište i zna se kako se radi i u izvješću to govorite iz godine u godinu da je to katastrofa.

Mi saborski zastupnici o tome raspravljamo u konačnici vi svoj trud koji uložite i obavještavate od pravosuđa svih onih organa koji triba, međutim vaš rad se baca pod noge.

Naravno da su županijske ceste vrlo bitne i županijske inače ustanove vrlo bitne za stranačku infrastrukturu pa tako da te greške manje-više ne smije se o njima pričati javno i transparentno, ali vi to navodite. Imate znači drugi subjekti, evo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, vi navodite da nisu ustrojene analitičke investicije potraživanja od zakupa. To iz godine u godinu vi uporno ponavljate, međutim nema rezultata. I zato kolege i kolegice, nije ovo slučajno danas iznenadna točka dnevnog reda. Ne, ovo je namjerno iznenadna točka jel vaše izvješće koje je odlično prikaziva kako je stanje po pitanju upravljanja imovinom i trošenju javnoga novca.

Znači cilj je bio umrtviti ovu priču o vrlo bitnom izvješću. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, što se tiče pomorskim dobrima i vi to navodite, Splitsko-dalmatinsku županiju. Splitsko dalmatinska županija, evo i sada primjera koliko je pomorsko dobro atraktivno, koliko bi moglo koristiti u svrhu razvoja RH, poglavito tih područja, sad će bez problema u Makarskoj, … [[Govornik se ne razumije.]] kolegica zna, bez problema će promijeniti u prostornom, neće više biti park prirode nego će naravno da će dolje u Makarskoj to napraviti ono što njima odgovara, naravno da je tu ujak najbitniji jer on je ipak ujak premijeru i da to medijima se ne smije objasniti ali ja ću imat tiskovnu pa ću o tome govoriti u Makarskoj ili betonizacija Makarske ili Zlatni rat ili recimo podjela u Splitu, Meje, plažama, HDZ-ov partner gospodin Kerum dobio je naravno, njihova obitelj bliža, to tako ide. To tako ide, tako da umjesto da imamo ogromno dobit na pomorskome dobru, da imamo jasne kriterije, mi nemamo dobit. Imaju pojedince i skupine. Zato … [[Govornik se ne razumije.]] smije ovo vaše izvješće biti najavljeno kako treba biti najavljeno, da javnost ima pozornost i da institucije poslije odrade svoj posao. Ja bi ovdje imao još brojnih pitanja, međutim mi u klubu MOST-a ćemo podržati ovo izvješće jer ljudi odrade svoj posao. To je činjenica i tu ćemo se složiti da odrade maksimalno dobro, s onim vidimo da imamo, znači oni analiziraju, trude se koliko mogu, međutim, ja i dalje iskazivam razočarenje rezultatima jer svake godine ista priča. Iz godine u godinu a pogotovo me boli brodogradnja. Evo sutra Vlada RH ima sjednicu u Splitu. Osobno sam postavljao bezbroj puta pitanja i Vladi, zastupnička pitanja na aktualnom satu, brojna pitanja o problemu brodogradnje. I na to su kolege iz revizije tj. iz Ureda upozoravale, iz godine u godinu. I šta se sad događa? Nemamo brodove, izgubili smo ljude koji su otišli vanka, od varioca do projektanata inženjera, sad taj novac koji smo dali, zašto smo mi dali taj novac i naravno sad vlasnik koji nije poštivao te kriterije, morat će otpuštat ljude ako mi hrvatska država ne da potpore i subvencije. I naravno onda će doć ministar, … [[Govornik se ne razumije.]] i dosada reći a šta, bit će štrajka ljudi jer naravno žao ti je ljudi, i opet će primat za brodogradnju novac, a od brodogradnje ni b. I to je problem ključni šta se nije slušala barem izvješća revizije, barem da su poslušali preporuke iz godine u godinu, nisu i to je osnovni problem. Znači poljoprivredno zemljište se loše vodi, javnim novcem se loše upravlja, plaže, pomorsko dobro i toga smo svjedoci. Ljudi rade svoj posao iz godine u godinu, izvješće je unutra strašno loše ali odlično napravljeno, ponavljam, odlično napravljeno, ali problem nije u radu Državnog ureda za reviziju nego je u radu institucija koje bi morale odraditi. I žao mi je šta mi nitko sad ne može replicirati da bi postavio pitanje jer su poslovnički sad uredili da nema pravo replika, sam mogu govoriti o svemirskim brodovima, razumijete? Toliko su umrtvili Parlament i to je cilj, da Parlament bude u službi Vlade a ne da Vlada bude u službi Parlamenta jer ovo je bitna tema. Bitno da se ovo provari i da vaš trud se metne tamo negdje sa strane, niste trebali ni raditi po njima, njemu bi najdraže bilo, ali eto, dostigli smo standarde da vi radite svoj posao, i tako treba da bude i žao mi je šta nema mogućnosti ili repliciranja ili dijaloga i komunikacije da vidimo jel' ovo točno što ja govorim ali evo, očekujem od vas poštovani glavni državni revizoru, da ove što sam vam kazao sada činjenice da iz godine u godinu ponavljate iste stvari. Uzeo sam primjer brodogradnje jer ona je ključ razvoja industrije uz građevinu, ona je ključ razvoja jer brodogradnja je nositelj svega a o javnim nabavama nećemo ni govoriti. O javnim nabavama nećemo ni govoriti, vi to iz godine u godinu navodite, par primjera, kakva je to javna nabava kad su se radile Hrvatske ceste, to je nastavljeno, sad vi to opisivate i upravljanje trgovačkim društvima o javnoj nabavi, grama željeza nije uloženo u hrvatsku autocestu od Zagreba do Splita a tada je splitska željezara propadala.

A u istom trenutku je propadala željezara. Tako se nastavlja i sad sa javnom nabavom, znači uvozni lobiji, zbog toga uvozimo u poljoprivredi jaja jer je nesređeno zemljište, jaja uvozimo, e, u Hrvatskoj, mislim, nema šta ne uvozimo, od poljoprivrednih dobara zbog toga šta nitko mjerodavan ne odrađuje po ovome nalazu. Mi saborski zastupnici možemo sad slovo po slovo ga pročitati, gospođa Mrak-Taritaš je dobro rekla, moja kolegica zastupnica, tko će vas naslijediti da imate ljude, to su pitanja koja bi mi morali ovdje govoriti kako potaknuti još bolji rad ureda da bi imali veća financijska sredstva, da dostignete još bolje standarde, da možete pratiti cijelu, da možete lakše odraditi sve zadaće koje pred vama u programu predstoji.

Znači školujemo djecu, znači kompletan sustav je se urušio, zbog toga što nismo slušali, barem ova izvješća. Znači ne može netko potpisati ugovor i dobiti, poslati vlasnik brodogradilišta, dobivati novac za brodogradnju, a ulagati u nešto treće. Toga mi je žao, žao mi je zato što je nekada iz Dalmatinske zagore, 60 autobusa odlazilo u splitski Škver jutro, a sad 2 kombija. A znamo kolika je brodogradnja pokretač, sad sam se uhvatio toga, ali mogu se uhvatiti i poljoprivrednog zemljišta, mogu se uhvatiti pomorskoga dobra, možemo razgovarati o lokalnoj samoupravi o tvrtkama u vlasništvu lokalnih samouprava i država u jedinici lokalne i regionalne samouprave. Jedino će vam ostati mladi i oni koji budu imali političke veze, stranačke iskaznice, jer na ovaj način, kao što se dosad radilo i trud, jednog po meni, tijela koja dobro radi to je Državna revizija, Ured za državnu reviziju, smatram da smo ih trebali više slušati, oni koji su trebali slušati, sada ćemo mi o tome još raspravljati, međutim, žao mi je što nema dijaloga, nego je sve svedeno u Parlamentu na monolog, to je najteže u ovoj priči, ciljano, politički, nema više mogućnost upozoravati ni na stankama u stanju. Imamo jedno 2 sata poslijepodne, znači jednostavno kolega, vaš trud je ogroman trud i napravili ste odlično izvješće koje je katastrofalno po stanju rezultata. Ali, evo, žao mi je što i nama, saborskim zastupnicima, koji ovdje nismo baš u nekom velikom broju, je u biti umanjena sloboda govora. Evo, moji kolege zastupnici ne mogu replicirati, tako da cijela priča je … [[Govornik se ne razumije.]] bitna je stabilnost i da se nastavi po istome. Dobra je stabilnost da se stvari mijenjaju, međutim, ovo je sad, pogledajte naš dom, nitko ne može replicirati kolega Bačiću. Umrtviti Parlament, da budemo sluge vladi, da budemo sluge vladi.

Izvolite.

Meni je drago da mogu konstatirati da se pred nama nalazi jedan odličan sažetak jednog cjelogodišnjeg posla. Međutim, želio bi nešto reći da u ovom izvješću daleko širem obliku su raspravljali onih kojih se direktno tiče. A to su prije svega predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave, gospodin Bulj, ja bi vas molio da ne radite cirkus u ovom Saboru, ovo je vrlo ozbiljna tema. I imali ste priliku govoriti, nitko vam nije tu izvodio nekakve stilske vježbe, kao što vi radite. Dakle, u ovom izvješću, što se tiče jedinice lokalne samouprave su raspravljali njihova predstavnička tijela. Što se tiče trgovačkih društava, izvanproračunskih korisnika su raspravljali nadzorni odbor i upravna vijeća, a također, što se tiče državnog proračuna, prilikom izvješća o izvršenju državnog proračuna, prošle g. smo dobili nalaz Državne revizije i mogli smo sve ove stavke raspraviti, daleko sažetije i daleko bolje. Pa upravo zbog toga i zbog priča koje su vrlo često u ovom Saboru, ja ću krenuti sa promišljanjem Kluba HDZ-a o dvije stvari, a kasnije ću pokušati obrazložiti i zašto je to tako. Dakle, prije svega, a to je rekao i državni revizor, smatramo da nalaz Državne revizije, bi vrlo često predlagateljima zakona trebao biti podloga za određene promijene u zakonodavnom okviru, jer ako se iz godine u godinu ponavlja, greške, određene tijekom provedbe određenog zakona, onda je evidentno, da taj zakon, mora izvršiti promjene, jer očigledno da netko neke stvari ne može napraviti ili ih ne želi napraviti. Ako ih ne želi napraviti, onda naprosto zato postoje neke stvari a to je ona druga stvar o kojoj mi, ja glasno promišljam i razmišljam a to je da bi trebalo uvesti sankcije. Sankcije za one koji ne izvrše, na kraju krajeva i vi ste to rekli gospodine Klešić u svom uvodnom izlaganju. Međutim, njihovo predstavničko tijelo je usvojilo taj nalaz državne revizije i oni su to dužni ispraviti. Međutim, ja ću samo kasnije, kada budem govorio tu oko nekih greški koje se pojavljuju, zamislite si recimo da se takva greška dogodi jednom obrtniku. Dođe mu porezni inspektor i sada mu konstatira da nije u redu obračun plaća. On će mu sve ono što smatra da nije u redu maknuti iz rashodovne strane i staviti u porezno nepriznati trošak, za taj iznos će mu povećati dohodak i na taj iznos će morati platiti porez na dohodak. I još plus toga će se protiv njega pokrenuti prekršajni postupak i imati će kaznu.

No da krenemo redom. Dakle, ono što je najčešće kod jedinica, kod korisnika državnog korisnika, dakle najčešće utvrđene nepravilnosti i propusti odnose se na provedbu naloga i preporuka iz prošlih revizija, planiranje računovodstveno poslovanje, financijsko izvješćivanje, imovinu, prihode i potraživanje, rashode i obveze i javnu nabavu. Pa dakle ako se to stalno ponavlja, ako ima ministarstava koje već desetljećima imaju uvjetno mišljenje i ako se iste greške ponavljaju onda ili se mora nešto promijeniti u zakonima ili se mora konstatirati da netko namjerno nešto neće napraviti jer naprosto neke stvari se moraju prekinuti, jer glupo ih je ponavljati iz godine u godinu i služi tu nama za političko prepucavanje. Jer nije smisao naše rasprave o izvješću da se mi politički prepucavamo nego nam je smisao ove rasprave da konstatiramo da li je javni novac koji uplaćuju hrvatski građani i hrvatski poduzetnici kako u proračunu jedinica lokalne, regionalne samouprave tako je državni proračun dalje adekvatno korišten. A mi smo tu koji donosimo zakone temeljem kojih se ti novci koriste. I sve skupa kada zatvorite krug, sve u konačnici završava u ovoj sabornici. I ako se mi nećemo na taj način ponašati onda ćemo iz godine u godinu čitati potpuno identični sažetak nalaza državne revizije.

Zato kažem, dvije stvari bi se trebale dogoditi, jedna je koristiti nalaz državne revizije prilikom izmjene zakona i druga stvar valjda treba nekoga klopiti malo po džepu onda će početi malo drugačije razmišljati o nekim stvarima.

Pa sukladno kojem zakonu je napravljen taj financijski plan. Dakle to su elementarne stvari koje se naprosto ne bi smjele događati. Mogu se dogoditi u prvoj, drugoj, trećoj godini kada počne revizija raditi ali ne mogu se dogoditi u 20 i nekoj godini kada revizija radi. Jer to su elementarne stvari. Kod pojedinih korisnika državnog proračuna obavljeni popis imovine i obveza nije cjelovita, u određenim slučajevima popis potraživanja i obveza dijelom je obavljena formalno s obzirom na to da je utvrđena njihova dospjelost i pravni temelj te da usklađivanje podataka sa dužnicima i vjerovnicima nije obavljeno a mišljenje o sumnjivim i spornim i zastarjelim nenaplativim potraživanjima nije sastavljeno. E sada uzmite si kolege i kolegice da to poreznici konstatiraju kod nekog trgovačkog društva, što se događa? Dakle povlačim paralelu. Nema nikakve razlike između onih koji vode knjigovodstvo i računovodstvo kod proračunskih korisnika i onih koji to rade u nekakvoj tvrtki a greške su potpuno identične, greške su potpuno identične. I mi naprosto moramo jedanput to prekinuti. Jer iz tehničkih greški se stvar priča kao da je netko ne znam šta napravio. Prema tome oni podcjenjuju i procjenjuju da li postoji tu nekakvo kazneno djelo ili ne postoji. Ništa drugačije, to su naprosto stvari koje se moraju dogoditi. I u situaciji kada me državna revizija kontrolirala i kada sam ja bio na čelu institucije koja je kontrolirala neke druge. I na jedanput smo imali je oni nisu u pravu, oni su to tako napisali, mi ćemo njima u svom očitovanju napisati pa smo napisali očitovanje a oni su konstatirali da je to tako. E i njihova je zadnja i sviđalo se to meni ili ne sviđalo, ja moram situaciju dovesti do toga da to bude tako ili ako ne mogu dovesti situaciju do toga da to bude tako onda ću ili ja u svom ministarstvu, ali ako je neki drugi kolega ministar zadužen za to područje jednostavno razgovarati sa njim o tome da promijenimo taj zakon i da zakon dovedemo u situaciju da on bude provediv. Onda nam se ova ponavljanja neće događati. Sada gledajte evo, pojedinim zaposlenicima je obračunana plaća uz primjenu višeg koeficijenta složenosti poslova od propisanog za radno mjesto na koje je raspoređen. Ali ovo je sažetak nalaza. I da se razumijemo, to je i 2015. i 2016. i 2017. Nego je naprosto činjenica koja se ne smije događati. Jer ako smo donijeli Zakon o plaćama državnih i javnih službenika, ako smo donijeli koeficijente, ako je netko temeljem tih koeficijenata nekome napisao rješenje onda on može dobiti plaću samo temeljem tog rješenja, ne može dobiti drugačiju plaću. Ili recimo kada pogledate situaciju sa ugovorima o djelu, onda se konstatira da je u pojedinim ministarstvima puno poslova rađeno više na ugovor o djelu. Ali onda isto tako nemojmo kada raspravljamo o proračunu, onda tog proračunskog korisnika napadati ako on želi zaposliti nekog čovjeka više jer očigledno sa postojećim kapacitetima ne može napraviti dovoljno poslova. Jedino što mu preostaje da angažira vanjske stručnjake. Ništa drugo. Jer gledajte, nije ugodno sigurno ni jednom čelniku proračunskog korisnika pročitati ovakav nalaz revizije da je korišteno puno ugovora o djelu itd., ali vjerojatno postoji razlog zašto je to tako napravljeno. Ili recimo imate u stavku jednom, mislim da je to kod jedinica lokalne samouprave pa i čak u državnom dijelu puno korištenja odvjetničkih usluga. Pa vjerojatno postoji razlog zašto je to. Ako je predmet jednog značajnijeg iznosa, po odvjetničkoj tarifi se zna koliko je to. A ima jedna jedinica lokalne samouprave koja ima 10 ili 15 milijuna kuna proračun i sigurno da je taj iznos na sveukupni proračun je užasno veliki. Zato kažem, te neke konstatacije naprosto su takve zbog toga što oni koji koriste ova sredstva i koji rade ne mogu se drugačije ponašati. E sada gledajte ovo zašto sam rekao da bi trebalo razmišljati o ovom prekršajnom dijelu i da se za taj iznos snose određene sankcije. Dakle kada imate tu na početku odmah kada se govori o jedinicama lokalne samouprave, dakle za 82 jedinice lokalne samouprave konstatirano u prošlim revizijama, dakle 575 nepravilnosti i propusta. Utvrđeno je da je postupljeno pod njih 315 ili 54,8%, naloga i preporuka sa 62, ili 10,8% u postupku su provedbe, dakle postupa se pod tim nalazima, po kojima nije postupljeno. Dakle negdje oko 40% preporuka i nalaza državne revizije uopće nije uzeto da kažem u postupak ispravljanja. I sad, zločestoća političke rasprave može doći do toga da je netko tko rukovodi s tim sredstvima napravio strašno kriminalno djelo. I to se tako prenese a u konačnici se vidi da je to nekakva tehnička pogreška, jer da ima bilo kakvih elemenata kaznenog djela u ovom materijalu koji ide državnom odvjetništvu, državno odvjetništvo bi to sankcioniralo. Najveći broj naloga i preporuka u kojima nije postupljeno odnosi se na područje računovodstvenog poslovanja, rashode u dijelu komunalnog gospodarstva i naplate potraživanja. Dakle ne u onom dijelu što je posao jedinica lokalne samouprave nego u onom dijelu koji se odnosi na komunalno gospodarstvo. I sada se tu postavlja jedno pitanje, nemaju sve jedinice jednako regulirano recimo naplatu komunalne naknade. Neki imaju posebno osnovana poduzeća koja rade to za njih, za neke rade financijski odjel za financije ali je vrlo interesantno da proračuni nekih jedinica nisu realni i … [[Govornik se ne razumije.]] prihoda i primitaka, te i rashoda i izdataka značajno odstupa od planiranih većina iako je veli izmjena proračuna donešena krajem godine. Proračun je bio napuhan, naprosto su neke stvari obavljene i vi na kraju godine ne možete skresati ono što ste potrošili. Imate tzv. cash princip i proračun završi tako kako završi ali si stvarate nekakve obveze u budućnosti koje morate rješavati. Nepravilnosti u području računovodstveno poslovanja utvrđene su kod većine revizijom obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave u odnosu na vođenje poslovnih knjiga, evidentiranje poslovnih događaja, popisa imovine i obveze sastavljanja i obavljanja financijskih izvješća. I sada ću otići na neku stvar za koju smatram da je državna revizija morala napraviti malo studioznije i bolje izvješće. Dakle netko je rekao da će se problem hrvatskog zdravstva riješiti ako se HZZO izdvoji iz riznice. HZZO se djelomično izdvojio iz riznice i postao jednim dijelom vanproračunski korisnik, one nacionalne bolnice su ostale u proračunu na poziciji Ministarstva zdravstva, dug u zdravstvu je ostao praktički identičan, bez obzira na sve sanacije. I ja mislim da naprosto kao što ste konstatirali u hrpu drugih stvari ste morali i ovdje konstatirati da sa tom jednom papirnatom transakcijom se u principu nije riješilo ništa, da problem zdravstva je strukturni problem Hrvatske koji treba rješavati na drugačiji način. To je, ja samo, to je moja primjedba, da naprosto to bi moralo biti konstatirano unutra, iz jednostavnog razloga što to visi u zraku. I s obzirom da mi vrijeme polako ističe, dalo bi se o ovome puno govoriti jer kada čovjek pročita ovaj materijal, onda imate puno stvari o kojima možete govoriti. A kada ga ne pročitate onda morate ponavljati nekoliko puta iste stvari da bi potrošili 15 minuta. Dakle Klub HDZ-a će podržati ovaj nalaz državne revizije. Drago mi je da su određene promjene u novom Zakon o državnoj reviziji idu ka, na tragu ovoga o čemu smo i mi u klubu rekli da treba promišljati. I logična stvar, ako želite imati kvalitetu, ako želite imati kvantitet i kvalitet obavljene revizije onda morate osigurati i materijalne sredstva onima koji to obavljaju, kako tehničku potporu a tako i potporu za edukaciju.

Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni revizore gospodin Klešić sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo, poslijepodne i iznenada pred nama je i Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu. Ovo je jedno od onih izvješća kada lijeva, desna, srednja strana ovog Sabora ne gleda za koju godinu je bilo i da li je tada bio netko vladajući ili je bio netko oporba i onda ovisno o tome da vidimo kako ćemo o tom izvješću raspravljati i što ćemo reći. Riječ je o jednom izuzetnom, dobrom i kvalitetnom materijalu i riječ je o tome da iz ovog možete pročitati ako želite sve. Možete pročitati trendove, možete pročitati što se to radi na državnoj razini, možete pročitati što se to radi na lokalnoj razini. Jednako tako i Državni ured za reviziju i zakon kojim je to definirao je prošao svoj put. Ja se dobro sjećam kada je počela raditi državna revizija što je bilo, kako je bilo, napredak koji smo imali. I došli smo sada, ja mislim do jedne ponovno ključne točke, ili ćemo ići dalje ovim putem pa imati dosta tih uvjetnih mišljenja i psi laju, karavane prolaze ili ćemo napraviti u smislu zakona i u smislu regulative neku promjenu. Ja nisam od onih koja misli da trebaju biti drakonske mjere, to je povijest pokazala i to kada imate drakonsku, onda se to ne primjenjuje, mislim da uvijek trebate imati mogućnost, to u nogometu svi dobro znaju da idu dva kartona, prvi žuti, drugi crveni. Jednako tako i mislim kada je riječ o revizijama da se treba dati mogućnost, dakle prvi put ima svatko pravo pogriješiti i zabuniti se a drugi put onda treba biti i mjera. I mislim da kod izmjene zakona ili će to biti novi zakon ako će biti previše izmjena da u tom smislu treba ići jer smo sada došli do toga da budući da smo takovi kakovi jesmo i mi se nećemo baš puno promijeniti, malo se mijenjamo i mi ali ne baš puno. Iako znaju oni koji dođu da je bila nekakva revizija pa da je bila uvjetna, pa se nije ništa desilo, pa nema veze, mogu ja imati uvjet. Ja mislim da ima veze. Ja mogu ispričati priču, odnosno reći, dobro je kada ste sa svih strana. Kada ste sa svih strana onda dobijete jednu širu sliku. Kada sam ja upravljala ministarstvom, odnosno bila na načelu ministarstva i kada je bila najavljena revizija, mi smo bili u nekoj priči, ja sam rekla kud sad još i to, šta će sada oni. No međutim nakon te prve reakcije koja je uvijek takva, rekla sam dajte da vidimo šta je bila zadnja revizija kada je bila u ministarstvu, uzela i pročitala ju. Tada sam ju pročitala, vidjela što je bilo utvrđeno, razgovarala sa kolegom jer i u ministarstvima i u jedinicama lokalne samouprave samouprave i u trgovačkim društvima vi imate postojeće ljude koji rade i imate ljude koji se mijenjaju ovisno o izborima tamo gdje se oni mijenjaju ovisno o izborima ali i uvijek vam rade otprilike isti ljudi i tu nema nekakvih promjena, napravila sastanak, dajte da vidimo što treba napraviti i pripremili se. Nakon što smo se pripremili, revizija je odradila svoj posao i mi dobili izvješće koje je bilo točno onako kako je trebalo biti, ono je bilo bezuvjetno, odnosno imali smo, nismo baš imali čistu, imali smo jednu sitnicu koju je trebalo jer smo ipak nešto, ja sam sada već zaboravila šta, trebala bih izvaditi ali nešto smo trebali promijeniti. Jednako tako ja s ove govornice ako netko od načelnika općine koji su izabrani prošle godine ili gradonačelnika po prvi put savjetujem, pročitajte nalaz državne revizije koji je bio vašem prethodniku. Biti će i vama takav ako se ne pripremite jer je to zapravo rad ljudi. Možete one stvari koje imaju niz protokola, niz stvari i možete ne ponavljati grešku. Digne se iz nesvijesti, ponovno digne kamen i ponovno vidi tu istu zmiju i ponovno padne u nesvijest. Zašto to činiti? Zaključno oko ovog dijela one stvari o kojima treba voditi računa, treba voditi računa da kroz izmjene zakona koji će biti uvedemo i određene sankcije prema tamo gdje se iste stvari ponavljaju jer nema razloga da se ponavljaju. Osim, je razlog indolencija ili namjerno to radite. Pa ako radite i jedno i drugo, nije dobro. Kada je riječ o zaposlenima u Državnom uredu za reviziju i broju zaposlenih, kada vidite to malo, to je isto sve ove godine. I malo kada pogledate sastav onda vidite da kolege koje imaju preko 60 i otprilike isti postotak tih koji su preko 60 i onih između 30 i 40 to znači da se kadar mijenja kadrovima, no zaista treba i taj posao pokazati da može biti interesantan, da može biti zanimljiv i nešto što je uloga nas saborskih zastupnika. Ja nisam nijedanput ni čula, ni vidjela da je bilo tko od nas kada je bio proračun rekli dajte treba povećati neku stavku proračuna Uredu za reviziju, to nam je uvijek prošlo ispod radara. A valja zapamtiti sljedeće, a to je da je po zaposleniku Državnog ureda za reviziju, za obrazovanje, za edukacije, za napredak, godišnje se troši 387 kuna. Dakle to nam je apsolutno svima sagledivo što znači 387 kuna. I ono što moramo svi voditi računa i nekako imati na pameti a to je da je znanje, da je edukacija, da je usavršavanje izuzetno važno. I to možete raditi u jednom dijelu zato što ste entuzijast, zato što vas nešto zanima, zato što želite biti, ja sam sigurna da cijeli tim koji je zajedno sa glavnim državnom revizorom svaki put ode zadovoljan jer bez obzira tko o nama govori, govori o tome taj ured dobro radi. I to je činjenica, taj ured dobro radi. I sigurna sam kada ovaj dio čitate o međunarodnoj suradnji bez obzira gdje idu da su pohvaljeni, da se pokazuje da dobro radimo. Prema tome, nekako ih treba pomaziti i mislim da je došlo vrijeme da kada bude proračun a ja sam si tamo posebno zapisala da probamo osigurati nešto više sredstava, dakle za u materijalnim troškovima gdje je glavnina plaće ali vezano uz edukaciju jer je to izuzetno važno da se možemo usporediti sa nekim drugim zemljama, da možemo vidjeti procese koji su u nekim drugim zemljama. Ja neću govoriti o ovom sadržajnom dijelu o svemu, govoriti ću o tri teme koje su mene posebno zanimale. Prva tema su vam vatrogasne organizacije. I sada je vrlo zanimljivo kada vidite što je revizijom utvrđeno. I kaže da je pri provjeri bivših naloga i preporuka u 45 vatrogasnih organizacija je dano 152 naloga i preporuke i od toga je postupljeno 78,9%, dakle u 80% A kaže a od tih 45, kod 44 vatrogasne organizacije revizija je bila po prvi put. Prema tome to je nešto što se pokazuje od 45 vatrogasnih, u 44 je bila prvi put ustanovila što nije dobro u tih 152 naloga i preporuka, drugi put kad je vidjela što su napravili oni su 80% toga riješili i to je smisao revizije, dakle smisao revizije je da dođe, da utvrdi, ovi može i pogriješiti i da drugi put kad se dođe da se vidi što je napravljeno, ali jednako tako i za tih 20% da se vidi zašto nije napravljeno i što se tu izdešavalo. Postoji još jedna stvar koji je običaj kod nas i svi dobro znate. Kad revizija dođe u jednu vatrogasnu organizaciju ja sam sigurna da brže nego požar koji se širi, koji oni gase cijelom Hrvatskom, dođe, bili su kod nas, utvrdili to, daj da vidimo što je. I to je između ostalog smisao svega toga i smisao te priče. Postoje još dvije teme koje u ovom vremenu koji imam želim posebno naglasiti. Jedna tema je pomorsko dobro. Pomorsko dobro je priča koja je apsolutno jedna od stvari na koje mi na niz činjenica žmirimo. Jedan ministar financija kad sam razgovarala s njim i kad sam rekla u kojim površinama koristimo pomorsko dobro, bez da je regulirano i bez da je koncesinirano, onda je ispalo da je to jedan rudnik vezano uz mogućnosti punjenje proračuna. Jednako tako, ovaj dio gdje se utvrdilo način na koji se upravlja pomorskim dobrom, djelom gdje se koncesije ne kontroliraju, gdje se ne naplaćuju, to je nešto o čemu zaista Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture treba voditi računa i jako bi bilo dobro da konačno dobijemo zakon koji je primjenjiv i koji će moć biti u odnosu na pomorsko dobro. I mislim da je korektno i pošteno da se ja referiram i na energetsku obnovu zgrada i javnog sektora gdje 2014. i 2015. kada je počeo projekt energetske obnove zgrada i javnog sektora, izvršena revizija i izvršeni nedostaci. Namjerno jer u tom periodu sam ja bila na čelu ministarstva, mi smo pokrenuli projekt energetske obnove javnih zgrada koji je bio po prvi put, on je bio određena novina, bilo je jako puno problema i ja moram priznati da sam bila čak i zadovoljna što se revizija, odnosno tad je bilo da će se radit revizija za tu 2014. i 2015., da uopće vidimo što smo radili. Ja sam ju pažljivo pročitala, ja bih bila stroža danas nego što ste vi. Dakle ima tu još nekih stvari koje se trebalo bolje napravit i smisao je da na temelju te revizije, toga što se napravilo za energetsku obnovu javnih zgrada, da se greške ne ponove i da u budućnosti ta energetska obnova koja ide, koja se sad i financira iz sredstava fondova EU i dijelimo javne zgrade po namjeni, pa se dijele one gdje zaista korisnici su 24h, to su bolnice, starački domovi, od onog gdje su djelomični i u štede su u odnosu na to. Dakle najveće uštede u zgradama javnog sektora, tamo gdje su korisnici 24h i tu možete vidjeti uštede. Tamo gdje je ured klasični, gdje netko radi 8 ili 10h, vi ne možete vidjeti uštedu jer dio vi ne koristite u smislu energenata, nego ta ušteda može biti drugačija, ali to je dio kojem zaista treba voditi računa iz jednostavnog razloga, postoji niz stvari zašto energetska obnova zgrada važna. Kao prvo pokazujete da je zemlja koja vodi računa o tome, kao drugo dobivate zgrade koje su puno bolje izgledaju, ugodnije su za korištenje, kao treće ono što je najvažnije, a to je da manje koristite energente, manje ste u tom smislu zagađivač, pokazujete taj svoj stav prema održivom razvoju, pokazujete svoj stav prema zaštiti okoliša. I u ovom izvješću je meni posebno bilo važno, tu ostaje mi malo vremena, ali dio provjera provedbe naloga i preporuka. Dakle to je ono da se provjerava i tom provjerom je ustanovljeno sljedeće, a to je da je 32% preporuka nije provedeno, 419 subjekata je izdano ukupno 2764 naloga. Prvo je revizija učinkovitosti sprečavanja i otkrivanja prijevara je otkriveno da je postignut zadovoljavajući napredak kod trgovačkih društva u vlasništvu jedinica na području 16 županija, a nije postignut kod trgovačkog društva u vlasništvu dvije županije, ja sam sigurna da vas pitam sve zajedno tu koji sjedite i gdje još, mislim da bi odgovor bio točan, naravno u gradu Zagrebu. Zatim je revizija ekonomske opravdanosti razlika u cijenama vodnih usluga i to je ponovo je pokazano da nije napredak kod trgovačkih društva u vlasništvu 3 županije i preporuka iz revizije ekonomske opravdanosti razlike u cijenama skupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Bez obzira od kud dolazimo, znamo da je otpad jedna od važnih stvari kojima će se ova zemlja, a bogme i šire baviti, ja sam sigurna cijelo ovo stoljeće i tu je gledana je razlika između Istarske županije i Primorsko-goranske županije i tu je napredak kod trgovačkih društva u vlasništvu Istarske županije, a nije kod trgovačkog društva u vlasništvu Primorsko-goranske županije. Zaključno, imamo izuzetno kvalitetan dokument. Jedna činjenica je da je došlo vrijeme da se izmijeni zakon i da se neke stvari drugačije definiraju jer na ovaj način došli smo do nečeg i trebamo definirat drugačije, to govorim apsolutno o sankcijama onih koji dobiju preporuke, koji dobiju uvjetno mišljenje i to uvjetno mišljenje se ponavlja godinama jer zaista ono što sam rekla, ili je indolencija u pitanju ili u pitanju nemar ili je u pitanju da se ne želi, pa sve što je je krivo.

Time smo završili s raspravama u ime klubova. Nastavljamo s pojedinačnim raspravama. Imamo jednu pojedinačnu raspravu. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče, uvaženi predstavnici državne revizije. Evo, želim nešto reći o izvješću revizije za 2017. godinu. Činjenica je da svake godine raspravljamo izvješće za proteklu godinu i mislim da smo sada na vrijeme, bili smo malo u zaostatku, ali evo, 2017. godina. Revizija je posjetila i državna tijela, ministarstva, agencije, zavode, regionalnu samoupravu i naravno, najviše lokalnu samoupravu i ono što se može iščitati iz ovog izvješća je da kao i uvijek do sada u zadnjih nekoliko godina više se teško nešto može sakriti, a da to ne bude primijećeno od stručnih ljudi koji vode reviziju i da to ne bude određena razina preporuke koju treba popraviti. Često se reviziju gleda možda na tijelo koje, možda je percepcija kriva, tijelo progona, a u stvari ste savjetodavno tijelo i ljudi to često mijenjaju ili krivo tumače, pa su tako izvješća revizije u lokalnim samoupravama najbolja tema da se svi posvade i nekoga optuže za nešto, a činjenica je da su preporuke nešto što bi trebalo vodećim ljudima lokalne samouprave u stvari biti smjer u kojem trebaju voditi lokalnu samoupravu. Čestitam vam i na vašim međunarodnim uspjesima o kojima ste nešto rekli danas i mislim da je i to jedno priznanje koje slijedi sve ono što smo već u proteklim vremenima ovdje u Saboru jasno rekli na nalaz revizije po svim područjima. Kad pogledamo i ocjene korisnika, one koje ste vi ocijenili, pa i uvjetno i negativno ili bezuvjetno, činjenica da imate 84% petica i 14% četvorki, 2% trojki, da nema, osim možda jedne jedinice, ako sam dobro vidio. Taj sigurno nije bio zadovoljan prije svega vjerojatno svojim radom, a onda manje vašim, ali da postoji veliko povjerenje u vaš rad. I to treba svakako naglasiti i pozdraviti jer i lokalni čelnici postaju svjesni da ste vi zapravo pomoć, a ne ništa drugo više od toga. Nije lako kažem, ni lokalnoj samoupravi jer dnevno more propisa, zakona jednostavno sve više i više obveza daje lokalnoj samoupravi i vjerojatno se događaju greške koje se ponavljaju ili se jednostavno ne stignu riješiti u godini ili vas iznenadi revizija pa ste došli ili ste ostali nespremni. Kad gledamo od državnih tijela, samo HAVC i Agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata dobili su negativno mišljenje što očito je rezultiralo i nekim potezima koji su se u toku 2017. i dogodili unutar tih agencija. Što je ono što su najčešći savjeti ili preporuke revizije? Uglavnom kod prihoda ili naplate prihoda, to je neučinkovitost naplate ili velik broj ili velika količina prihoda koji jednostavno se u lokalnim samoupravama ne naplaćuju zbog više razloga. Činjenica je da nije lako naplatiti prihode. To muči svakog načelnika, gradonačelnika. Jednostavno, pa nekad i zakoni koje mi ovdje formiramo idu u korist ne baš njih nego građana. Baš imamo nešto u pripremi o čemu ćemo sigurno voditi jednu raspravu kako i na koji način nešto naplatiti jer jednostavno, bez obzira na procedure, brojne opomene, razgovore, pa i sporazume i obročne otplate, ljudi jednostavno ili nemaju ili nekada ima i onih koji možemo reći, ne žele platiti. Ne žele platiti ni odvoz smeća, ne žele platiti ni komunalnu naknadu i osjećaju da sustav ima određeni propust tj. nije učinkovit u dijelu ako se o tome ne vodi briga. Drugo što se preporučava, tj. preporuča ili gdje su najveće primjedbe jest primjena zakona o javnoj nabavi. Mi od 1.1. imamo novi Zakon na snazi, međutim činjenica je da unutar lokalnih samouprava jednostavno dnevni život iziskuje baš upravo velik broj onih malih nabava koje su najčešće i sporne. Nekada zaista treba brzo ili učinkovito reagirati kad se dogodi problem, a nema se vremena. I tu treba činiti određene možda razloge drugačijima od onoga što se preporuča, ali jednostavno svakako poštivati Zakon. Kad vidimo od ukupnog broja od 575 preporuka prema lokalnoj samoupravi, 200 još uvijek nije postupilo po preporukama.

Gledao sam ovdje jedne preporuke vezano recimo, za plaćanje odvjetničkih usluga i medijskog praćenja, gdje vi navodite znači, da bi to trebalo specificirati. Kad razgovarate s odvjetnicima oni to gledaju malo drugačije. Pogotovo u medijskoj prostoru, kad mu kažete pa daj ti meni reci, ili mi napiši na račun koliko si ti imao objava u mojoj, ne znam, općini ili mojim institucijama koje pratite, turističku zajednicu, nekakve centre, događanja itd., kaže, pa ja ću vam dati ne znam, broj klikova ili vas to zadovoljava ili koliko je pogleda bilo na vaše te nekakve stranice, je li to vama dovoljno ili koliko sam puta izašao na teren da vam utvrdim što ste to napravili ili što ste vi to radili, a da sam ja to objavio. Kad govorimo o odvjetnicima, oni kažu, pa moje mišljenje na tvoj akt je dovoljna stvar da bi ja mogao reći da se nešto može ili ne može naplatiti. Uglavnom kažem, tu ima razno-raznih ali dobro je da upozoravate da i lokalni čelnici znaju što je njima činiti dalje. Kad govorimo o planovima nabave, svakako svaku nabavu treba jasno planirati na početku godine, mijenjati tokom godine, ali činjenica je da kad gledamo neke lokalne samouprave, vidimo da jedna već godinama ne želi uplatiti prihode, barem ja koliko pratim ove nalaze državne revizije, znači vezane za prodaju stanova na kojima su bila stanarska prava. Jedna lokalna samouprava i to veliki grad ne želi godinama platiti državi ono što njezino i to se ponavlja iz nalaza revizije, nalaz revizije 2014., '15., '16. I naravno što se desilo tom čelniku? Ništa. On i dalje to rješava na svoj način. I kada pogledamo taj grad za koji ja znam koji je u sedam promatranih područja on u šest njih ima praktički stalno ponavljanje istih nepravilnosti. Što se desilo? Opet se nije praktički desilo ništa, iako su vaši vjerujem savjeti i ono što vi utvrdite dobre namjere. To je pitanje. Zašto on ustvari ne želi? Da li ne može, nema sredstava pa je u problemu, ali činjenica je da si nešto naplatio i onaj dio koji pripada državi ti nisi dao državi. Kod nekih se žestoko postupa, kod takvih se nešto to gleda na malo drugačiji način. Kada gledamo političke stranke, ispada da su one najbolje u pogledu same revizije ili tj. u odnosu prema onome što je preporučeno, što je učinjeno ili što je nađeno. Mi imamo kod političkih stranaka 22 bezuvjetna mišljenja, 12 uvjetnih i 1 nepovoljno. To jedino gdje imamo uz vatrogasce veći broj bezuvjetnih mišljenja u odnosu na one uvjetne. A recimo političke stranke su te u percepciji javnosti najgore kada gledamo u odnosu i na lokalnu samoupravu i na državna tijela. A vode očito svoje financije možda po ovome što kaže revizija, na najbolji mogući način naravno uz sve ove greške. I s obzirom da se slavi i sv. Florijan vidimo da su vatrogasci zaista, evo čestitke svima na njihovom danu, pokazali da već u prvom nalazu mogu ono malo sredstava što dobiva od lokalne i regionalne samouprave i državne razine zaista učinkovito koristiti kada imaju očito već i one druge momente u svom postupanju. A to da su dragovoljci da dobrovoljno rade i da znaju cijeniti svaku kunu koja im se uputi u njihov mali proračun i da s time stvaraju zaista velika djela za sve nas. I mislim evo još jedanput sva pohvala reviziji, čestitke na vašim međunarodnim uspjesima i nadam se da ćemo svake godine i mi kao političari i lokalne i regionalne i državne razine upravo na vašim mišljenjima biti bolji nego i 2017. Imamo replike. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić pridružujem se čestitkama o radu Državnog ureda za reviziju i izvješćima koji nam ured iz godine u godinu dostavlja nas uvijek sistematična, transparentna i prilično dobro prikazuju rad tijela za koje središnji ured vrši reviziju. Ono što sam želio reći to je da ste me potaknuli kada ste govorili da pojedine primjedbe Državnog ureda za reviziju se ponavljaju iz godine u godinu. Posebno bih se osvrnuo na činjenicu da Državni ured za reviziju iz godine u godinu navodi kako ne postoji uređen sustav evidencije pomorskog dobra i iz godine u godinu, a evo i predsjedavajući je jedno vrijeme bio odgovoran za rad ministarstva, pa iz godine u godinu se obećava novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji bi zakon mogao omogućiti brže utvrđivanje granice pomorskog dobra, a onda i evidencije pomorskog dobra u zemljišnu knjigu.

A pomorsko dobro to je pitanje kojem svi muče i regionalna samouprava i lokalna najviše jer nalazi se na njezinom terenu, svi smo odgovorni bez puno ovlasti, a država je tu da evidentira određene prihode koje očito se ni na taj način ne ostvaruju.

Uvaženi kolega Borić. No međutim moja replika se ne odnosi na to što je sigurno bolna točka ne samo zakonodavstva nego i upravljanje pomorskim dobrom nego nečim drugim.

Budući da smo mi Zakon o komunalnom gospodarstvu imali u prvom čitanju izazvao je burnu, burnu raspravu i priprema se za drugo čitanje. Meni se čini da je ovo baš pravi trenutak da vezano uz Zakon o komunalnom gospodarstvu i vezano uz drugo čitanje malo usporedimo sa preporukama koje su iz nalaza Državne revizije pogotovo kada je riječ o trgovačkim društvima koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a znajući da jedinica lokalne samouprave to rade na različite načine. Pa bi bilo dobro da možda ove preporuke u Zakon o komunalnom gospodarstvu jednako tako ugradimo. Kolegice Mrak-Taritaš slažem se s tim što ste rekli, mislim da ćemo kroz raspravu o novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu uvažiti i dio ovoga što su primijetile revizija. Činjenica je da su najveći prijepori možda u najmanjim lokalnim samoupravama koje nemaju komunalna društva pa to daju pravnim i fizičkim osobama pa oni naprave određene greške. Nekako onima koji imaju vlastita komunalna društva lakše je raditi preko godišnjih ugovora gdje se mogu iskazivati i količine i sve ono što se odrađuje kada vijeće ili općinsko da suglasnost na određenu razinu ugovora, mislim da je to već dovoljno transparentno da se dogodi. I sada nisu svi spremni, imamo lokalne samouprave od nekoliko zaposlenih, pa imamo puno zaposlenih, a svi imaju jednake zakone i jednake zadatke što stvara malo problema, pogotovo onima koji imaju svega nekoliko zaposlenih, a moraju raditi kao gradovi veliki po svim istim zakonima i gotovo jednake, gotovo imaju obveze, što naravno stvara problem u funkcioniranju. Kolega Borić, rekli ste u svom izlaganju da je nalaz revizije jedinica lokalne samouprave na određeni način i savjetodavan i da može bit od koristi za kvalitetno vođenje jedinice lokalne samouprave. Tu se s vama slažem, ali evo želim reći da nisu uvijek ni jedinice lokalne samouprave krive za nekakve propuste u planiranju proračuna, jel bila je ovdje primjedba da su neki prenapuhali svoje proračune, pogotovo kad je riječ o EU projektima gdje oni moraju pripremiti projekat, planirat pred financiranje i sufinanciranje i onda čekaju više od godinu dana da ministarstvo odgovori na natječaj, odnosno da dobiju rezultate natječaja, što se događalo i ove godine.

Kolega Vlaović, pa moguće da evo što ste vi rekli, ali postoji Zakon o proračunu, jasno je poznat trenutak kada mora reagirati čelnik lokalne samouprave, kada vidi kada je već vrijeme da ono što je planirao u 12 mjesecu prošle godine, nije se ostvarilo u 5. ili 6. ili u 9. mjesecu, on mora reagirat, to mu jasno nalaže zakon. Zašto to neki čekaju do zadnjeg časa, ne znam. Ali uglavnom znaju oni sami što moraju činiti da poravnaju ono što su planirali krivo, kao što to naravno radi i država i svaka jedinica lokalne ili regionalne samouprave. Evo poštovani kolega, ja isto tako mogu u svakom slučaju značajan posao koji radi Državni ured za reviziju pohvaliti. Ono što bi ja htjela još reći, a vezano je evo i za komunalnu naknadu i potraživanja koja se naplaćuju. Zaista se i ja nadam, kao i kolegica, da će se Zakonom o komunalnoj naknadi, odnosno o komunalnom gospodarstvu promijeniti, a promijeniti u onom djelu gdje je komunalna naknada, sada bi trebala biti proglašena javnim prihodom , što će onda biti puno lakše u naplati, jer znam kako to izgleda s one strane. Isto tako ono što je važno reći da važne su preporuke Državnog ureda za reviziju koji nam daje u onom djelu gospodarenja i evidencije imovine u jedinicama lokalne samouprave koji su izuzetno važne za gospodarenje tom imovinom. Problemi naplate gospođo Perić su jednostavno svakodnevni život svake lokalne samouprave i na nama je ovdje da u Saboru, kad već donosimo zakone, a dolazimo sa lokalnih razina, da možda i sami sebi omogućimo da nam bude lakše. Tako da, nekad smo evo što se tiče recimo komunalnih doprinosa, država se pobrinula za sebe pa vodni doprinos izvolite pratit prije građevne dozvole, a ovaj ostali možete kad dobijete građevnu dozvolu. Sada je to pitanje tko kome i na koji način pomoći ili kome olakšati, da li želimo uvažavati građane itd. Mislim da je svaki trud lokalne samouprave vrijedan u smislu da se bori i za građane, ali i za vlastite prihode i tu treba naći mjeru, a mislim da revizija tu isto ima svoju mjeru u pogledu na to što ćemo napisati, što je bolje ili lošije ili što je trebalo napraviti, mislim da načelnici sada pomalo sve više i gradonačelnici zaista pokušavaju uz sve dostupne tehnologije na kraju napraviti maksimum dobroga za svih. Još jedan izvještaj od ureda, ne mogu procijenit točno i što sam površno gledao, moram priznat, kakav je efekat tog izvješća. Ja bih pitao gospodina Borića koliko ima činovnika u RH, činovnika, perkapita i kako se to uspoređuje sa drugim zemljama EU itd. A što mene zanima? Siva ekonomija. Koji je postotak? Koliko je vraćeno novca od ovih koji nisu plaćali porezu u državnu blagajnu? Što se događa na terenu? Gdje su porezna skloništa? Korporativni lopovluk itd. Ja nemam uvid u to. Bez jednostavnih zakona ova izvješća uvijek ispadaju ovako. To se zove u vojsci sve rep, a nema zuba.

Kolega Glasnović, Državni ured za reviziju 2017. ima 279 zaposlenih, od toga samo 2 dužnosnika, a 2013. je to bilo 277. A čuli smo da je 29 ih otišlo u mirovinu i da je taj broj manji, a radi se o tijelu koje upravo nadzire te o kojima vi govorite, znači službenike i u ministarstvima i u zavodima i u agencijama i svakako da je njihov nalaz onoga što oni rade i njima imput da rade bolje. I sigurno da neće raditi nešto što ne bi smjeli gledajući ovo što piše. Samo je pitanje koliko žele čitati ovo što im netko napiše, a da to onda ide od vrha pa do njih i da oni razumiju što im je procedura i na koji način to riješiti da sljedeće godine ne bude grešaka. Ne treba se odnositi prema državnim službenicima na taj način, ali mislim da svakako imaju pravo na napredak i da napreduju i da budu bolji temeljem i ovakvih izvješća o kojima raspravljamo. Hvala podpredsjedniče Sabora. Kolega Boriću. Ja bih se nadovezao na kolege Glasnovića. Ja smatram da revizija radi dobar posao i hvala Bogu da vas ima i da možda ste jedina svjetla točka koju bih ja rekao koja kontrolira nešto i što kroz vaše izvješće kroz zadnje 2 godine koje sam ja pratio da je to bilo izvješće, a da nije bilo po babe i stričevima. Znam da vi ne osuđujete, vi ne proganjate, to treba raditi DORH i svi ostale institucije koje bi trebale raditi, nažalost nisu radile svoj dobro posao.

Kolega Mišić, evo, ako ste pažljivo čitali, u lokalnoj samoupravi danas su dva negativna mišljenja. Mislim da je nešto bilo čak i u medijima oko tih čelnika. Činjenica jest, ono što sam rekao na početku, ništa se više sakriti ne da. Lokalni čelnici moraju biti oprezni, moraju gledati što rade i naravno, poštivati ono što im se napiše kao zadaća za slijedeće vrijeme dok revizija ne dođe i da budu bolji nego što su bili u trenutku kad im je revizija napravljena, a činjenica je da se griješi i da se griješilo uvijek i da će se vjerojatno i u budućnosti griješiti, ali to ne mora značiti da su svi loši ili katastrofalni jer po ovom nalazu ima onih koji su dobili lijepo bezuvjetno mišljenje i sigurno su zadovoljni s time puno više nego oni koji su dobili uvjetno mišljenje, a pogotovo negativno.

Činjenica je da tu mogućnost smo dobili danas bez najave da će to biti održano ovaj tjedan, uopće ovaj tjedan, a ne danas. Ali je također činjenica, kad govorimo o ovome što sam rekao u ime Kluba MOST-a, a i u ovoj raspravi sad koja je bila kratka, Državna revizija je napravila svoj posao, ali je u izvješću ima očajnih stvari koje se ponavljaju iz godine u godine. Jednostavno smisao cijele priče je bio da ovo bude u jednom trenutku poslano ovdje na raspravu u Sabor kad će bit proć ispod radara, kad je manje bitno, kad jednostavno javnost ne može čuti jedno izvješće koje iz godine u godinu, ponavlja iste stvari, koja negativna mišljenja, ali uvjetna mišljenja koja ste dali na upravljanje javnim novcem, upravljanje javnim dobrom, samo kad ste spominjali pomorsko dobro, kad ste spominjali poljoprivredno zemljište, gdje je netransparentno i od lokalne razine i od državne razine, vi ste spomenuli da je to Zakon o zemljištem napravljeno. Međutim, nije to baš sve tako. Kad se spominju lokalni čelnici ovdje, svi smo mi s neke lokalne razine, onda svi spominju ovdje kako građani ne plaćaju komunalne naknade, sve što trebaju platiti, a nitko neće spomenuti recimo teleoperatere da grade svoju infrastrukturu u Hrvatskoj bez ikakvih obaveza plaćanja, bez ikakvih građevinskih dozvola. Međutim, to u svojim državama ne rade. Da to plaćaju, oni bi bili puni i proračun. E, al se to ne smije spominjati jer teleoperateri su jaki oglašivači u medijima, imaju dobar medijski prostor. Ja sam zbog toga danas dao i Zakon u proceduru svjestan svih ovih mina i nadam se da ćemo ga prihvatiti. Jer bolje da se lokalni proračun puni, da ne mogu graditi bazne stanice gdje im padne na pamet, u dječje vrtiće, bolnice, škole, uz same, bez ikakvih naknada, suglasnosti lokalnih čelnika, bez suglasnosti susjeda. Ali tu nije kriva Državna revizija. Ne, vi ste odradili svoj posao. Vi možete mirno spavati. Međutim, u ovo vrijeme dati ovo u raspravu i u ovome domu koji je obezvrijeđen znači, novim Poslovnikom. Evo, ja molim sve da mi sada repliciraju na ovo pa neka kažu, ako smiju i ako će im dozvoliti predsjedavajući ako mogu replicirati. Znači, ubili ste raspravu u parlamentu, oduzeli ste slobodu govora, smanjili ste pravo govora ... [[Govornik se ne razumije.]] da ne može nitko debatirati sada i dokazivati suprotnosti. Ja mislim da će kolega Bačić dati meni repliku jer problema oko pomorskoga dobra ima i u Korčuli, ima tu stvari svakakvih, ali ne može mi sad replicirati. A zbog čega ne može replicirati? E, sad je to problem jer je on tražio da nema rasprave u parlamentu, da saborski zastupnici spavaju kod ovakvih tema, da se pogoduje izvršnoj vlasti koja ovdje mora u svakom trenutku kao vlast da izađe i o ovoj temi nema rasprave. Evo, prošli smo desetak točaka dnevnog reda danas. Zaključajmo, otiđimo, više moć nije u parlamentu gdje bi trebala biti, gdje bi nama trebala vlada služiti, a ovako ste napravili parlament, vi većina ste napravili i oni koji su glasali za Poslovnik nažalost i HDZ i SDP su glasali za ovaj Poslovnik jer ne smije se čuti glas onih koji će govoriti, ne smije se čuti glas nego da to bude jedna monotona priča i to je tako, to je tako, a vidimo da ova revizija, kao što sam rekao u brodogradnji milijarde, u poljoprivredi milijarde, u lokalnoj samoupravi negativna mišljenja, u svim sferama negativna mišljenja. Evo, gospodo iz Državne revizije, gospodine glavni državni revizoru, vaš je trud je toliki, vi ste napravili svoj posao, međutim je činjenica da trenutno u RH se pokušava napraviti faraonski sustav, sustav da je Vlada ovdje, kao da je premijer direktno biran, a ne da smo mi saborski zastupnici koji odlučujemo i žao mi je što je to tako. To primjećuje i javnost da više nema rasprava, da nema debata, okrenula se pozornost sa saborske govornice i saborskih zastupnika, doma gdje nas je narod birao, prema Vladi.

Na to bi imali replike, pa onda još zaključno. Time zaključujemo raspravu. Zahvaljujem glavnom državnom revizoru i kolegicama i kolegama na aktivnoj raspravi, a glasovati ćemo kad se steknu uvjeti. Time završavamo današnji rad jer smo iscrpili sve točke dnevnog reda. Sutra nastavljamo, kolega Bulj, samo sekundu. Sutra nastavljamo u 9,30 sa Prijedlogom odluke o razrješenju člana, imenovanju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku i obavještavam vas tehnički da sutra nema glasanja.